Formuloval jsem to pravděpodobně tak nešikovně, že předsedající přestávku vyhlásil hned, a já jsem ji chtěl až po ukončení obecné rozpravy.

Děkuji vám. Děkuji. Je to samozřejmě na ministrovi, zdali nám tedy otevře rozpravu.

Děkuji, pane ministře.

Prosím, máte slovo. Máme několik připravených příspěvků, ale můžeme to vyřešit elegantně. Já tedy navrhuji, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji. Takže přerušení schůze?

Není to žádná pomsta.

Já chci dát prostor k projednávání dalších bodů, ale nemusíme. Samozřejmě Sněmovna se rozhodne. Pokud ne, tak bude pokračovat rozprava.

Já samozřejmě nebudu komplikovat řídícímu jeho práci, jenom chci říct, že pokud chcete obstrukci, prosím. Přistoupíme tedy k hlasování o procedurálním návrhu bezprostředně. Já myslím, že není potřeba, abych svolával poslance. Jsme tady celkem v počtu žádost o odhlášení nevidím, takže přistoupíme... Žádám vás o přihlášení vašimi hlasovacími kartami a ještě jednou zopakuji návrh, o kterém budeme hlasovat, a to je přerušení bodu do příští schůze.

Návrh na přerušení byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v projednávání a s přednostním právem se tedy hlásí pan předseda Filip a následně paní poslankyně Černochová. A já předávám řízení schůze.

Tak já pro vstřícnost vůči těm, kteří chtějí diskutovat, respektuji to, že tady padl návrh na prodloužení doby, a klidně pro něj budu hlasovat. A jestli chceme tu debatu vést, můžeme ji vést. Můžeme ji vést způsobem, který je adekvátní parlamentní debatě, to znamená ve výborech, protože bude probíhat řádné jednání ve výborech, druhé čtení, třetí čtení, a tu diskuzi povedeme jistě na různých fórech. Pokud se někdo rozhodne pro obstrukci, je to součást parlamentní práce.

Takže to je od navrhovatelů vstřícný krok vůči tomu, aby tady neprobíhala parlamentní obstrukce. Já děkuji panu místopředsedovi. Dobrý večer všem. A nyní paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla znova zopakovat to, co jsem tady říkala včera a co si myslím, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny Filipe prostřednictvím pana místopředsedy Pikala, že to není o obstrukci. Já jsem včera přerušení nenavrhovala. Předpokládala jsem, že ti kolegové, které jsem tady vyzývala, aby vystoupili a řekli nám názor pana premiéra a řekli nám názor pana ministra zahraničních věcí Stropnického, že nám ten názor sdělí. Jak tady víme všichni, tento návrh dostal z vlády stanovisko neutrální. My nemáme šanci se z žádných webových stránek, z ničeho dozvědět, jak kdo hlasoval. Včera jsme tady přes tři hodiny diskutovali Sýrii. Dneska ráno jsme měli společný výbor pro obranu a zahraniční výbor, kdy jsme opět téměř dvě hodiny diskutovali o Sýrii.